Sedmý krok.

Připravit řešení vzdělávání pro ty děti, které se testovat nemohou.

Zajistit ostrou fázi testování dětí, žáků a studentů ve školách.

Za jedenácté.

Umožnit školám pracovat s počty hodin a s dotací jednotlivých předmětů. Za dvanácté.

Zajistit pro výše zmíněné kroky finanční krytí: hodiny navíc, nadúvazky, odpolední, víkendové vyučování, praxe a další.

Finančně a organizačně podpořit případné úpravy semestru. Řada těchto opatření může mít příznivý sekundární ekonomický efekt, především ale je třeba učinit maximum pro zabránění neúspěchu dětí a případné vyšší nezaměstnanosti generace.

Cílem je nejen ochrana zdraví pracovníků a bezpečnost práce, ale splnění jedné ze základních podmínek pro bezpečné znovuotevření a zpřístupnění škol.

Volají po tom speciální školy, různé specifické potřeby dětí a nadání dětí vyžadují různé přístupy, i střední školy.